Prosím, abyste se nezapomněli...

Prosím, zaujměte svá místa, budu říkat některé informace.

Ale já bych vás chtěl poprosit opravdu o to písemné přihlášení, abyste nám předsedajícím zjednodušili práci. Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 45 poslanců.

Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslankyni Kateřinu Valachovou. Ptám se, zda je tady jiný návrh?

A už hlasujeme. Kdo je pro navržené ověřovatele?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 113. schůze určili poslankyni Janu Černochovou a poslankyni Kateřinu Valachovou.

Tak teď ještě delší čas, přečtu omluvy.

Dobrý den, kolegyně, kolegové, jenom informaci. Tak jenom aby to zaznělo na steno.

Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

Kdo je proti?